Na to reagoval pan poslanec Benda a poprosil pana poslance Kořenka, aby paní poslankyni Černochovou poslouchal, že žádala ministra obrany, aby smlouvy byly právě zveřejněny.

Kolik bylo předmětného materiálu, informoval nás pan ministr vnitra, má pouze z evidence firem. To znamená, že otázka, zda se něco ztratilo nebo vybuchlo, taková otázka se dá těžko zodpovědět, ale samozřejmě se tomu vyšetřování věnuje a vyšetřování k tomu směřuje.

Co se týká krizového zákona, říkal pan ministr vnitra a to, co říkala paní poslankyně Černochová.

Oficiální stanovisko Hasičského záchranného sboru prostě bylo takové.

Ministerstvo obrany v minulosti a to není problém pana ministra obrany Stropnického, nicméně snaží se pan ministr vnitra s ním ten problém řešit, odmítl také pan ministr Chovanec zcela veřejně představu, že by se snad s panem ministrem Stropnickým hádali. Co se týká povinnosti Ministerstva vnitra ke vztahu ke krizovým plánům ostatních ministerstev a ostatních krajů, nebo všech krajů v České republice, tak to nám slíbil písemnou zprávu ve lhůtě do sedmi dní, pokud se takto s námi dohodne. A my se s ním tak dohodli. Pak se ještě vyjádřil pan ministr vnitra k tomu, jak konal či nekonal pan premiér.

A následně, když Policie České republiky požádala o možnost zapojení Armády České republiky, pan premiér bezodkladně svolal mimořádnou vládu, která rozhodla. Tam žádná liknavost nebyla, tvrdil ministr vnitra, konali jsme v naprosto nejkratších možných termínech. S tím do značné míry nesouhlasil pan poslanec Tomio Okamura.

Pana poslance Okamuru nicméně zajímaly zejména odpovědi na otázky, kde došlo k tomu systémovému selhání, podle jeho slov, kde jsou ty chyby, proč vlastně k tomu došlo, a kdo za to může. Vyjádřil přesvědčení, že dodnes jsme se nedozvěděli od vlády, kdo za to může a kde jsou ty systémové chyby. Oslovil pana premiéra Sobotku, že minule informoval o přípravě nové legislativy, ale jak, ptal se pan poslanec Okamura, systémově, jak můžeme připravovat novou legislativu, když nevíme, o jaké systémové chyby se jedná. To byla jeho první otázka. Jak může být připravována nová legislativa, když dodnes nevíme, kdo za to může, kdo selhal a kde selhal stávající systém? A současně ty otázky chtěl upřesnit, neboť podle něj ty informace, které nám vláda na mimořádné schůzi poskytla, jsou různého typu a protiřečí si. Pan ministr obrany již po těch výbuších údajně řekl, že státní instituce vůbec nevěděly, jaké je množství munice na místě skladováno, resp. bylo to tady řečeno, a tyto údaje od soukromých firem se teprve poptávaly. Na druhou stranu a zároveň pan ministr také uvedl, že teprve budou tlačit na soukromé firmy, pan poslanec Okamura přímo citoval, aby dodaly seznam, co ve skladech mají. Takže ministr obrany říká, že tyto informace stát nemá, vůbec neví, jaké množství munice je na místě skladováno, což samo o sobě je pozoruhodné, a pan ministr uvedl, že teprve budou tlačit na soukromé firmy, aby informace dodaly, mírně se pohoršil pan poslanec Okamura. Ve stejném čase pan ministr Chovanec uvádí, že firmy okamžitě dodaly seznamy toho, co ve skladech mají, a dle jeho vlastních údajů, že to byl jen údaj na papíře, dle jeho vlastních slov, a to je pravda, že skutečnost se bude teprve zjišťovat. To tedy znamená, že je v tom zmatek. Jeden z ministrů říká, že informace nejsou a že je potřeba je poptat, jaká munice je vlastně ve skladech, a druhá informace od pana ministra Chovance je, že firmy okamžitě dodaly seznam toho, co mají, ale je potřeba skutečnost zjistit. Tak jako tak to znamená, že stát neví.

Zmatek je tady zcela jistě z dřívějška.